To je pravdivý argument. To je taky pravdivý argument. Ale nijak to nepřispívá k tomu cíli, abychom pomohli motivovat zaměstnavatele, aby více dbali na soulad profesního a rodinného života.

To je veliký problém. Oblíbená argumentace paní ministryně a kolegů vlevo oni si málo platí, ať si platí více, pak by mohli čerpat takovou výhodu. To jsou fakt knížecí rady. To jsou skutečně rady k ničemu a nijak to nepomáhá. Ten návrh není úplně levný.

To si řekněme úplně upřímně. Proto je lepší ji vůbec nezavádět než si říct: příště, až tady bude nějaká jiná vláda, bude šance ji zrušit nebo modifikovat. Je to skoro jako politická pohádka nebo politická fikce. Já sám zažívám, co se děje s našimi návrhy na přechodnou dobu, které jsme přijali. Platí vesele dál. A taková je politická realita.

Mnohem lépe bychom těch 750 milionů korun využili, kdybychom podporovali tradiční rodiny. Kdybychom podporovali třeba rodiny, kde ty děti mají skutečně nějaký problém, ať už sociální, nebo ekonomický. Ne, my vymyslíme plošnou, novou sociální dávku, která vlastně k ničemu není.

To nám přijde efektivnější než zavádění tohohle. A skutečně, zkuste se podívat na ty argumenty, které v tom dokumentu jsou. Těm to skutečně nijak reálně nepomůže. Takže ke všem dalším povinnostem, které jim vlastně celé toto volební období nakládáme, dvakrát jste snížili výdajové limity, plno nových povinností, tak dáváte jakoby možnost, ale reálně nebudou schopni ji čerpat. Takže tady zavádíme nějakou nerovnost v tom, jak se podporují děti podle toho, jak se živí rodiče. Stát by měl podporovat všechny stejně. Současně říkám, že pokud přijde jiný, lepší návrh, jak ty uvažované peníze, celou miliardu, investovat do rodinné politiky nebo pro rodinnou politiku, tak jej určitě podpoříme a jsme na takovou debatu připraveni. Těšíme se. Už se to pak nepovede zrušit. Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková. Stále jsme v obecné rozpravě.

Děkuji za slovo.

Není to jednoduché. Dneska mladé rodiny odcházejí za prací, velmi často jsou rodiče v nedosahu, a tak musí ten otec pomoci.

Děkuji.

Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Než se zeptám na závěrečná slova, paní ministryně má zájem. To se týká těch tatínků, kteří si platí nemocenské pojištění.

Ale samozřejmě kdo zájem nemá, tak ji prostě užívat nebude. Děkuji paní ministryni. Není tomu tak.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já děkuji.

Děkuji. Děkuji. Pan Zbyněk Stanjura v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče. Teď už jenom formálně.

Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Já měl avízo ještě jednoho vystoupení, ale v pořádku, není tomu tak. V tom případě končím i podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který je po podrobné rozpravě, to znamená ani na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, ani veto dvou poslaneckých klubů, nic jiného nepadlo. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat.

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 10.